V té žádosti buď jsou pravdy, nebo jsou tam objektivní nepravdy. Podle toho, jestli jsou tam pravdy, nebo alespoň pochybnosti, Sněmovna vydává.

Nicméně ti, kteří nevěří vůbec v institut poslanecké imunity a říkají, pokud se policie až do této míry bude mýlit, anebo bude účelová, tak nějaký ten následný krok bude dostatečně účinný a opravný, tak zrušme imunitu, a proto vydejme Parkanovou, tak těm rozumím.